Co se týká těch hrozeb. Pokud by samozřejmě nastaly jakékoliv korekce, ať už individuální, nebo právě ty plošné, tak to není o tom, že o ty peníze přijdeme.

Proto se snažíme, proto tam máte v těch tabulkách přezávazkování jednotlivých programů, aby bylo ve výzvách dost, protože jsme připraveni přijmout samozřejmě to, že pokud by se vlastně nikdo nedostal, hypoteticky nikdy nikdo nedostane žádnou pokutu, všechny projekty poběží tak, jak jsou, tak například u těch projektů krajů, měst a obcí by to pak ve finále platil státní rozpočet, ale to jsou samozřejmě velmi dobré, celospolečensky významné projekty, takže to stát takto nevnímá. A to můžete jedině tímto principem, že vlastně tam budete mít víc projektů, než máte peněz. A já přečtu omluvu.

Vážená paní ministryně, pane předsedající, kolegyně, kolegové, mám dotaz.

Poprosím paní ministryni. Je potřeba rozlišovat mezi nezpůsobilým výdajem a korekcí. To znamená, řídící orgán to vůbec neproplatí z evropských zdrojů, ale ty peníze nikam nemizí, ty tam pořád zůstávají, jenom ten příjemce dostane vyrozumění, že to je nezpůsobilý výdaj a že si to musí zaplatit sám.

Velmi dobrý materiál na základě výzvy Sněmovny udělalo Ministerstvo financí, kde to rozdělilo na individuální korekce a plošné korekce přesně podle operačních programů, jaké jsou kde chyby a co se stalo. To znamená, těch 5 mld. jsme uměli nějakým způsobem ještě dát do projektů v České republice. Ale bohužel nebyly ty zásobníky, nebyli jsme nachystaní na ty korekce a těch 30 mld. jsme skutečně nedočerpali. Ty peníze ale nejsou dočerpány, to znamená, nevyužili jsme kompletně nabídky, co nám Evropská komise dala. Děkuji.

To je první věc. Druhá věc. Ale předpokládám, že to jsou ty individuální korekce.

Prosím paní ministryni.

To je právě to, že oni vlastně... Ne všechny projekty, které jsou přihlášené, projdou, protože se tam samozřejmě kontroluje způsobilost, nezpůsobilost a tak dále, a všechna ta kritéria.

Pokud ne, tak zahájíme realokaci. To znamená, aby došli do toho závěru. Děkuji.

A paní ministryně mi říká, že už je dávno ve Sněmovně a byl projednáván ve výborech.